Potom jeden problém, který sice není moc častý, ale je důležité na něj upozornit. Mezi prvním a druhým kolem může dojít např. k odstoupení kandidáta nebo k nějakým zdravotním komplikacím, další věci.

V případě, že by někdo odstoupil, tak není jasné, které volební lístky by měly být rozdávány nebo jestli mají být distribuované tři sady těch lístků, přestože postupují dva kandidáti. Takže na tuto slabinu upozorňujeme. Skutečně není jasné, jestli by se podařilo splnit deklarovaný cíl návrhu, a to zvýšit účast. Těch 14 dní fakticky znamená, že to bude vlastně dva týdny od těch voleb, které mají většinou poměrně značnou publicitu, zatímco prostě druhé kolo senátních voleb zdaleka takovou publicitu mít nebude. Dneska se senátní volby většinou konají spolu třeba s komunálními nebo krajskými, jen ojediněle probíhají samostatně, a tam je potom účast většinou tristní i v tom prvním kole.

Proto podporujeme jednokolovou volbu a preferenční hlasování, připadá nám to lepší cesta než tady nesystémově prodlužovat o týden se všemi problémy, které jsem zmínil já i pan zpravodaj. Děkuji. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já si dovoluji navrhnout zkrácení projednávání ve výborech o 30 dnů. Ano, registruji váš návrh.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, pozorně tu vnímám předložený návrh, který sem přišel ze Senátu, na dílčí úpravu voleb do Senátu. Myslím si, že to nevyřeší vážnost této instituce ani nijakým způsobem nezvýší účast voličů v těchto volbách, který by posílil důvěryhodnost této instituce a zvýraznil také význam těchto voleb.

Děkuji za vystoupení. Nyní tedy nemám nikoho... Děkuji za slovo. Já mám opačný názor než předřečník. Já si myslím, že to máme buď zamítnout, nebo vrátit k přepracování, protože považuji za iluzorní technickou změnou pravidel mít naději, že se zvýší volební účast.

Nevím, kdo může ovlivnit pana prezidenta, ale kdybychom v letošních volbách vyzkoušeli, poprvé, že by první kolo bylo před komunálními volbami a druhé kolo souběžně s komunálními volbami, tak předpokládám, že ta průměrná účast ve druhém kole by byla minimálně o 50 % vyšší než obvykle, než když je to naopak.

Když si vzpomeneme na průměrnou účast třeba v krajských volbách, ta taky není zdaleka tak vysoká jako ve volbách do Poslanecké sněmovny, a nikdo nenavrhuje změnu volebního systému.

Dopředu říkám i pro pana senátora, že náš klub bude podporovat tu verzi volebního zákona, kterou nám poslal Senát, připadá nám rozumná, ale současně říkám, že tento návrh nepovažujeme za rozumný z těchto dvou základních důvodů, že nepřináší nějakou reálnou naději na zvýšení volební účasti a za druhé je to příliš pozdě na to, že za necelých šest měsíců budou senátní volby. Děkuji. Neregistruji žádný zájem o vystoupení, proto tímto obecnou rozpravu končím.